A my tady furt dokola se bavíme o tom, jak to napravíme. Tak už kolik třetí rok, čtvrtý rok se tady o tom bavíme? Tak co mám dělat?

Jaké jsou ty problémy. Snížení dostupnosti bydlení pro občany.

Dopady na obecní a státní pokladnu.

Všechno se to prodražuje.

Takže to jsou všechno rizika. Já se nebráním těm úpravám a rozumím tomu, co mi říkají kolegové tady, dokonce z vlastního klubu. Ale pojďme to, prosím pěkně, propustit jednou dál a ukázat občanům, že to nějakým způsobem řešit chceme.

Znovu říkám, návrh zmocňuje obce k vydání nařízení tak, aby mohly v případě, když to budou považovat za potřebné, omezit krátkodobé ubytování na určitý časový úsek, i když tady bylo řečeno, že celá řada měst to tak má. A jsou extrémy, kde to je omezeno velmi to bych nepodporoval, to říkám dopředu, aby to bylo omezeno třeba na třicet dnů, to mi přijde přepálené, ale jsou takové země na západ od našich hranic.

Jestli tam, kolegové, vymyslíte nějaké věci, aby nenastala ta rizika, o kterých se tady bavíme, že to začnou starostové některých menších obcí zneužívat, nebo rady, tak sem s tím.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji.

Polemizoval jsem konkrétně s tímto návrhem, který předkládá Zastupitelstvo hlavního města Prahy opakovaně, poprvé prostřednictvím pana kolegy Nachera, vaším prostřednictvím. On tady řekl, že ten návrh není totožný, protože byl podán jiným způsobem. Nicméně věcně se jedná o stejnou věc.

Druhá věc je, co jsem tady říkal, že věřím, že vláda co nejdříve podle svého programového prohlášení, pro které jsem hlasoval, předloží vlastní návrh, který to bude řešit, ale který projde klasickým připomínkovým řízením, aby skutečně ty pochybnosti byly odstraněny, aby mohlo skutečně dojít k nějaké smysluplné a efektivní opravě.

Citoval jsem vám tady, že ty pochybnosti nejsou mé osobní, ale jsou to pochybnosti z různých zdrojů.

Já jsem potřeboval reagovat na ty věci, takže my se nelišíme v tom, že skutečně... ... všichni vnímáme, že je potřeba nějaká úprava.